Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne všem.

Spolek za veřejné peníze pořídil domek s bazénem za Prahou.

K výbavě většiny domů patří velká zahrada a bazén.

Jak se vypořádáte s nedostatečnou provázaností mezi nástroji státních a municipálních veřejných politik a s nedostatečným vymezením povinností jednotlivých aktérů v oblasti sociálního bydlení? Co uděláte, aby tyto dotace nebyly zneužívány? Máte přehled o tom, zda tyto peníze jdou správným cílovým skupinám? Děkuji za odpověď. Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek s interpelací na paní ministryni Marii Benešovou. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, moje interpelace se týká výroků paní ministryně Marie Benešové z neděle 2. června v Partii na Primě. Tam paní ministryně pronesla ve vztahu k demonstracím občanů v ulicích, kteří se vyjadřují proti vládě Andreje Babiše a proti její osobě: A je zajímavé také, kdo ty demonstrace platí, protože jsou tam plazmové obrazovky, je tam ozvučení, pořádají se tam koncerty, ty taky něco stojí, takže dělá to na mě takový nepříjemný dojem. Pan místopředseda vlády Hamáček tady mluvil o tom, jak je potřeba nešířit dezinformace. Takže já jsem se chtěl zeptat paní ministryně, co přesně je na financování té iniciativy Milion chvilek podle ní zajímavého a co z toho na ni dělá nepříjemný dojem.

Takže myslím, že není možné tvrdit, že to jsou nějaké peníze od miliardářů nebo něco podobného.

Může to být pravda a nemusí.

Poprosím paní ministryni o odpověď. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, dost se divím, že se na mě obracíte s touto otázkou vy, který jste tady za Piráty, kteří za každou cenu chtějí být transparentní a kteří tu transparentnost tak zdůrazňují. Já si myslím, že i do demokracie patří tato otázka, kdo to financuje, a v době, kdy jsem ty výroky řekla, to nebylo zcela jasné. Ten účet vznikl později, já jsem si ho také nahledala, tak ještě šikovná jsem, nebojte se, a skutečně tam ty dary přicházejí.

A pokud jde o ten další výrok, který vás tak zajímá, ten nepříjemný pocit.

Ale prostě učinila jsem to, protože jsem měla určitý zásadový postoj, a když pak vidím na těch transparentech tyto nepravdivé a neseriózní údaje, tak se nedivte, že ten nepříjemný pocit mám.

Já určitě nechci komentovat jednotlivé transparenty na demonstraci, na to jsem se vůbec neptal.

Já mám jinou práci, než abych se zajímala o to, kdo co financuje. Já se spíš zajímám o to, abych splnila úkoly, které jsem si zadala, a jak jste si jistě všiml, tak dneska jsme dneska dali do připomínkového řízení zákon o státním zastupitelství, zákon o soudech a soudcích.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.